Takže pro vaši informaci, volební komise má dvě usnesení, za prezidenta a za Senát. Na volebním lístku už to neuvidíte.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k uvedeným kandidátkám. Připomínám, že i zde v usnesení volební komise navrhuje tajné hlasování, a necháme o tom hlasovat. Ano, otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o tajné volbě. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 67. Návrh byl přijat a já přerušuji projednávání tohoto bodu pro provedení tajné volby.